Připraví se paní poslankyně Němcová se stanoviskem klubu ODS.

Vážený pane předsedající, vážení představitelé vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi hned na úvod říci dvě zásadní věci. Za prvé, vláda podle poslanců KDUČSL migrační krizi zvládá dobře, a to jak na národní, tak na evropské úrovni.

Migrační vlna nejen že neklesá, ale hrozí její další nárůst, přičemž Evropská unie stále nemá situaci pod kontrolou. Eskalace situace v Sýrii a nejistota ohledně chování Turecka vše dále ještě zhoršují. Z těchto důvodů navrhl poslanecký klub KDUČSL zařazení bodu k migrační krizi na jednání Poslanecké sněmovny. Jednak chceme podpořit vládu a dát silný mandát premiérovi k jednání o migraci na úrovni Evropské unie připomínám, že příští týden se odehraje summit Evropské rady, bude to 18. února , jednak chceme dát možnost projednat závažnou situaci a nové hrozby nikoliv pouze v rámci koalice, ale napříč celým politickým spektrem. Domníváme se, že když jde o tak závažný problém, který se týká České republiky, pak i opozice podpoří vládu a koalice musí mít zájem získat i podporu opozice. Nechci tu opakovat známé věci.

Je zcela evidentní, že takový nápor v krátké době Evropa nemůže unést a hrozí jí narušení sociálního, politického a právního systému zemí Evropské unie. V reakci na počet a násilné chování žadatelů o azyl přistupuje nyní Německo k razantním omezením, a to včetně hrozby uzavírání hranic a vracení běženců do zemí, odkud do Německa přišli. Na to reagují další země a připravují podobná opatření. České republice v této chvíli hrozí přehradní efekt. Pokud by došlo k definitivnímu a úplnému uzavření německých hranic dříve, než bude zabezpečena vnější schengenská hranice, pak se naše území může velmi rychle stát jednou z tras migračních toků. Dnes již i díky odpovědnému jednání vlády není. Koneckonců, již v devadesátých letech a na začátku milénia k nám proudily desetisíce uprchlíků.